Já ve světle toho, protože jako předseda příslušného podvýboru, který má na starosti zavádění nových technologií a nových léčebných postupů, to mám podle svého názoru v gesci, jsem dal na zářijové jednání schůze podvýboru informaci od asociace distributorů a od těchto firem, jak je to daleko, kdy budou ty látky k dispozici v České republice. A proto bych si myslel, že je načase se začít připravovat na to, když ta látka na podzim bude k dispozici, když bude možné v příštím roce zahájit očková proti covidu. Když nebude, bude to zbytečná příprava. Ale často bývá příprava zbytečná. A příprava je klíčem k úspěchu, i když může být zbytečná. Tedy když budeme od příštího roku očkovat, tak bychom měli mít nachystáno, jakým způsobem tu látku koupíme, zda ji budeme hradit ze státního rozpočtu, pokud ano, jak, nebo zda si ji budou hradit ti, co se nechají očkovat.

Toto by mělo být dobře nachystané, promyšlené.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Opět požádám o předání návrhu usnesení zpravodaji a upozorňuji, že musí být načteno v podrobné rozpravě.

Prosím, dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Ono už dneska i dopoledne padaly otázky na pana ministra. Ještě jsem neslyšel úplně konkrétní odpovědi. Protože i Česká republika měla své vlastní ambice se zabývat vývojem očkovací látky proti covidu, tak by mě samozřejmě zajímalo, jak je tato ambice naplňována, zda se nám daří, nebo nedaří. A byl bych velmi rád, kdyby nám pan ministr obecně dal informace, zda se v rámci Evropské unie, protože ty informace, které jsem slyšel od pana kolegy Válka ohledně očkovací látky a její přípravy, byly tedy mnohem konkrétnější, než jsem doposud slyšel, pane ministře, oficiálně z vašich úst. Takže kdybyste nám také vy mohl výhledově představit, zda na té evropské úrovni se Česká republika nějakým způsobem spolupodílí na vývoji, nebo máme vlastní vývoj, zda se připravujeme na to, abychom skutečně připravili plán proočkovanosti ve chvíli, kdy vakcína bude k dispozici, aby bylo jasné, zda daná věc bude hrazena, anebo se lidé budou muset připravit prostě na to, že si očkovací látku, která jistě nebude levná, v té první fázi dražší než v dalších fázích, budou muset zakoupit sami, abychom ale zároveň byli připraveni na to, koho vlastně v té první fázi budeme proočkovávat, zda jenom ty, kteří si o to zažádají, nebo prostě budeme mít nějaké prioritní skupiny v rámci zdravotnictví, v rámci školství a podobně. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby nám i Ministerstvo zdravotnictví prostě o tomto dalo nějakou zprávu. Vím, že ta vakcína ještě k dispozici není. Ale myslím si, že je občas dobré se trošku dívat do budoucnosti, připravovat se, než být potom zase překvapen a nemít v tom žádný systém. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale protože cítím určitou zodpovědnost, že jsem něco nedotáhl do konce, tak jsem se rozhodl, že promluvím.

Možná. Já nevím. A proto je dneska to, proč mluvím. Opakovaně jsme žádali, aby se vláda, pan premiér a ministr zdravotnictví zabývali tím, jak budeme postupovat v okamžiku, kdy přijde druhá vlna, nebo přijde nějaký další problém s touto epidemií.

Samozřejmě že má v sobě obrovskou složku ekonomickou.

Ta první otázka, která se musí zajistit, že musíme dokázat diagnostikovat tu infekci a zjistit ji.

To víme.

Ale víme, že se velmi intenzivně vyvíjí nějaká vakcína.

To znamená, budeme k tomu muset přijmout nějaké stanovisko, protože to bude znamenat, že budeme muset informovat lidi, že to očkování může přinášet nějaké riziko, které neznáme.